Já vám děkuji za pozornost a přeji, aby dnešní svátek demokracie dopadl stejně kultivovaně, jak zatím probíhá.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Nepůjdu do detailů, nebudu chytat za slovo, ale jsem přesvědčen, že témata, která otevřu, jsou skutečně ta, která hýbají dnes nejenom Českou republikou, ale i Evropou, a že je nezbytně nutné o nich diskutovat tím spíše, když jsem trochu zmaten z toho, jak se k tomu doposud vláda vyjadřuje.

Myslím si, že to byl do značné míry úspěch.

Druhá věc je ta, že co se týká Green Dealu, tak i kdybych připustil to a lze s tím do značné míry souhlasit že to samozřejmě je rovněž příležitost, minimálně pro investory, kteří jsou v bezemisních zdrojích, ale i pro některé nové technologie a podobně, tak současně nemůžeme pominout to, že Green Deal je současně jednoznačnou hrozbou pro značnou část průmyslu.

Nic tam k tomu není. Co se týká inovací, co se týká sdělení, že chceme mít chytrý, moderní, efektivní stát. Když to přeložím nechci chytat skutečně za slovo ano, zřejmě míříme k vyšší přidané hodnotě. Inovační strategie byla prodiskutována s celou řadou aktérů, od vědy počínaje přes akademický svět, podnikatele, instituce, mezinárodní prostředí.

Dnes, když se na to podíváme, tak tam nemáme jeden jediný ukazatel, jak toho dosáhneme.

Přesně to kopíruje inovační strategii, kterou jsme takto měli nastavenou.

Já jsem to sám nenašel s výjimkou obecných deklarací.